Děkuji.

Já tomu rozumím. Některé kraje třeba říkají, že samozřejmě to bude úplně v pořádku, že naopak některé jejich sociální služby jsou v přebytku.

Já se tomu nebráním. Naopak ten covid tady tyto všechny diskuse nějakým způsobem přibrzdil. Ta není nějakým způsobem růžová. A rozumím tomu, že šetřit se musí na všechny strany. Nicméně už teď v tuto chvíli víme, že některé sociální služby jsou natolik například z hlediska mezd a platů podhodnoceny, že někteří lidé odtamtud odcházejí. Odcházejí taktéž do neziskového sektoru, který je ale placen více, tam se starají už o ty dobré, motivované klienty.

Děkuji za dodržení času. Prosím, máte slovo.

Tento problém by příští rok už neměl existovat. To byla největší neznámá. A samozřejmě my jsme ten návrh rozpočtu sem poslali 11. února 2022.

Jestli si je pan poslanec jistý, že stejným poměrem plus 3,2 miliardy poměrně zvedají ty rozpočty a ty platby potřebným sociálním službám nejenom stát, ale například kraje. Já to prostě nevím v této chvíli. Kdybych to věděl, tak to tady přečtu a porovnám.

Jestli stejně k tomu přistoupili mnozí zřizovatelé těch sociálních služeb, že z vlastních zdrojů, jako je tady ze zdrojů státu, zvyšují platby dvaceti procentům. Možná ano, možná ne.

Děkuji. Prosím, máte slovo.

Uvědomme si, že díky tomu, že vláda již dala čísla do krajů, jsme mohli na zářijových zastupitelstvech rozhodnout. Za to jsme velmi rádi, protože díky tomu jsme mohli poskytovatelům říct, kolik peněz vlastně do konce roku dostanou.

Ale co je důležité? Úhradová vyhláška, na kterou nikdo tady nechtěl sáhnout několik let. Díky tomu jsme do systému dostali další miliardu navíc a to jsou peníze, které krajům a poskytovatelům sociálních služeb taktéž pomohly. A když se ptáme na ten poměr, například Moravskoslezský kraj získal ze státního rozpočtu necelé 2,7 miliardy, kraj se podílí asi 300 miliony korun a obce a města v našem kraji se podílejí necelou jednou miliardou. Ta jedna miliarda je vybrána jenom díky tomu, že krajské zastupitelstvo přistoupilo k tomu, že zazávazkovalo všechny veřejné zadavatele třiceti a dvaceti procenty povinně placení oprávněné ztráty. Kdyby toto udělaly všechny kraje, těch peněz v sociálních službách je daleko více. Děkuji za dodržení času.

Prosím, máte slovo. Děkuji vám, vážená paní předsedající, za slovo.

Bohužel jsme v situaci, kdy spousta sportovních klubů, tělovýchovných jednot, ale i některých sportovních svazů stojí před likvidací.

Náš pozměňovací návrh se týká programu Národní sportovní agentury, programu Provoz a údržba, který je podle průzkumů pro více než 80 % sportovních klubů existenčně důležitý. V průzkumu České unie sportu odpovědělo více než 500 sportovních klubů, které vlastní nebo provozují vnitřní sportoviště, a závěry jsou následující: přes 60 % klubů dostane zdražování výdajů za energie do existenčních problémů, pro více než 80 % klubů je existenčně důležité získání prostředků z dotačního programu titulů Národní sportovní agentury. Klubům v průměru stouply náklady na provoz oproti minulému roku o více než 130 %. Jsou kluby, které platí oproti minulému roku o několik milionů více.

Pokud průměrně letos kluby platí o 130 % více, a to podle toho průzkumu, tak budou mít letos na spotřebu za energie na úrovni rámcově až 4,5 miliardy korun.